Ještě jednou dobré dopoledne.

Pokud bude návrh schválen, ve svém důsledku odlehčí i zdravotníkům a systému zdravotnictví. Jenom rychle připomenu základní ustanovení, které tento návrh obsahuje.

Třetí část tohoto návrhu, připomínám, je úprava otcovské dovolené. Jde o prodloužení období pro čerpání otcovské dovolené v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních šesti týdnů života. Pokud by dítě bylo hospitalizováno, už na to ten tatínek nedosáhne.

Osobně jsem přesvědčena o tom, že je to správně, jenom jsem připravena poté ještě do rozpravy, ve které načtu legislativně technickou úpravu právě k tomuto pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Richterové. Na závěr mi dovolte ještě jednou požádat o podporu návrhu zákona. Opravdu uleví všem rodinám, které se chtějí starat o své nemocné doma. Děkuji. Otevírám rozpravu. Paní poslankyně, vy jste byla přihlášená i do rozpravy. Vážená ctěná Poslanecká sněmovno, ještě jednou.

Předkládám navazující legislativně technickou úpravu, aby se zabezpečilo, že navrhovaná změna bude znamenat stejné čerpání prodloužené otcovské pro všechny pojištěnce.